Do rozpravy nikoho nevidím, že by se...

To znamená, je tam přímo citace toho čísla zákona, což není považované za ideální techniku z různých legislativních důvodů.